Návrh zákona negeneruje automaticky žádné nároky, to je důležité říct, na financování, o aktivaci těch jednotlivých opatření bude rozhodovat každoročně vláda, a to svým nařízením podle aktuální situace. Jak jsem uvedl, je důležité upozornit na to, že novela zákona je pouze jedním opatřením pro zajištění cílů obnovitelných zdrojů do roku 2030. Určitě si vzpomínáte na diskuzi, která kolem toho byla.

Bez toho se nepohneme dále a nesplníme naše cíle, které podpoří zase další rozvoj a využití obnovitelných zdrojů v budovách. Za rovněž zásadní považujeme snahu o maximální využití možných investičních dotací, čili méně provozu, více investic. Myslíme tím podpory ze všech dotačních programů, které budou uzpůsobeny podle nastavených nových cílů pro určité a jednotlivé oblasti právě obnovitelných zdrojů.

Tady jenom pro informaci uvádím, že naše země již vyjednala a celkem získala sedm rozhodnutí Evropské komise, kde požadavky a závazky z těchto rozhodnutí jsou v tomto návrhu promítnuty. Novela vymezuje systém ověření případného poskytování nadměrné provozní podpory u podporovaných zdrojů energie, takzvané ověření překompenzace poskytované podpory, která bude zahrnovat několik úrovní.

Druhou úrovní je aplikace automatických opatření uvedených v zákoně k odstranění rizika překompenzace poskytované podpory. Třetí úrovní je individuální ověření u konkrétních výrobců, a to ze strany SEI, Státní energetické inspekce.

Jedná se o celou oblast v ověření přiměřenosti poskytované provozní podpory, nástroje k zajištění přiměřenosti nebo v nastavování výše podpory prostřednictvím vyhlášení aukcí právě na výši podpory. Já se těším na diskuzi a moc děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, návrh novely o podporovaných zdrojích energie zavádí nástroje a opatření pro vládu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nepředstavuje žádné přímé nároky na financování, dává vládě možnost nařízením vydávaným každý rok podle aktuální situace reagovat. Vláda bude moci aktivovat nástroje k plnění nových cílů do roku 2030 a ty jsou dány novou legislativou Evropské unie. Konkrétně se jedná například o nastavení výše podpory vysoutěžené z aukcí, určené především pro střední a větší zdroje, nebo využívání zeleného hodinového bonusu pro menší zdroje. Dále se zavádí podpora biometanu. Dalším okruhem jsou opatření a mechanismy ověření přiměřenosti podpory obnovitelných zdrojů energie, jak o tom pan ministr přede mnou hovořil.

Doporučuji ustanovit garančním výborem hospodářský výbor. Děkuji za pozornost. Děkuji a já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Prosím, pane poslanče.

My jsme pevné zařazení této novely navrhovali už v září 2020.

Následně pak mnohdy zase na druhou stranu vymýšlíme různé kompenzační mechanismy nebo daňové úlevy, jak zmírnit dopady rostoucích cen emisních povolenek na ceny energií, a tím pádem i dopad na koncové spotřebitele.

Avšak nyní, kdy je potřeba dosáhnout uhlíkové neutrality a obecně klimatických cílů, by se pravděpodobně bez ničeho takového energetika vůbec neobešla. Proto chceme dále podpořit projednání tohoto zákona ve výborech a očekáváme, že zde padne i mnoho pozměňovacích návrhů.

Očekávám, že i toto bude další téma, které se bude řešit na výborech a v rámci nějakých pozměňovacích návrhů. Děkuji.